Vážený pane předsedající, já nechci prodlužovat rozpravu, ale musel jsem vystoupit. Ač mám dvě vysoké školy, tak prostřednictvím pana předsedajícího, vážený pane poslanče, rozuměl jsem jenom některým částem. Nechci zdržovat. Máte každopádně velký dar, že jste řekl hodně slov, kterými jsem tedy vůbec nepochopil danou tematiku. Také děkuji. Děkuji za slovo.

Uběhlo několik týdnů, nevím, jestli se změnilo nějaké šetření mezi voliči, jestli vyšel jinak průzkum, a přišel pan premiér, který říká, že ten pakt odmítáme, protože zavádí migraci jako lidské právo. Máme věřit Ministerstvu zahraničí a ministru zahraničí, který ho reprezentuje, nebo máme věřit panu premiérovi, který říká po pár týdnech pravý opak toho, co tu říkal ministr zahraničí?

Děkuji. Máte slovo.

Konečně jsem reálně viděl, jak vypadá plán B. Děkuji. Také děkuji.

Máte slovo.

Navíc se potýkali s dvacetiprocentní nezaměstnaností a patnáctiprocentní inflací, takže to byla dost taková nespokojenost s tím, že ta demokracie, kterou nastolili, je vlastně nefunkční, že ta demokracie není schopna splnit to, co slibovala, a vlastně není lepší než ten frankistický režim. A tehdy se stalo v parlamentu španělském to, že do toho parlamentu v tyto vypjaté dny, kdy už se zdálo, že skutečně něco visí ve vzduchu a něco se stane, tak do toho parlamentu vtrhlo 200 po zuby ozbrojených důstojníků, vedených plukovníkem, a těch 200 plukovníků začalo rovnou střílet, řekli, že přebírají moc. Byl to prostě regulérní pokus o vojenský puč. Zajímavé je, co se stalo.

Ten druhý, to byl šéf komunistické strany, taky taková ne moc podařená figura, a ten třetí, to byl generál Mellado, který bojoval na straně Franca proti demokracii. A tito tři ne moc povedení chlapíci oproti těm ostatním poslancům šli přímo proti těm vojákům. A vlastně oni tři ten puč zvrátili. Takže se říká ve španělské historii, že tito tři, co vypadali tak divně, zachránili španělskou demokracii. Takoví tři velice nepravděpodobní hrdinové. Víte, vzpomínám tuto historii proto, protože vlastně i nám jde o to, a mluvilo se o tom v posledních dnech, že chceme zachránit demokracii v této zemi, chceme ji uhájit. A abych to řekl stručně, jsem přesvědčen, že demokracie je poslední šance, aby v tomto světě nerozhodovaly jenom peníze, protože moc peněz je velká a jsou schopny zaplatit cokoliv.

A právě politika, demokracie, to je jediná síla, která je schopna zabránit tomu, aby ten svět se neutopil buď v krvi, nebo v katastrofách, kterým nebudeme schopni čelit. Proto jsem přesvědčený demokrat a beru to vážně. Je to jediná šance. Možná je demokracie nedokonalá, ale je to jediná šance.

A záleží na tom, kdo všechno je schopen a může být partnerem. Možná vina taková, že jsme i v roce 2013 vstoupili do vlády s Andrejem Babišem. Tak mi dovolte, abych vám řekl, co je pro mě smysl toho, co jsme dělali za ta poslední léta. A budu velmi stručný. Jenom vyberu některá čísla.

V době, kdy vládla sociální demokracie, když to porovnám s vládou pravice, tak abych to zestručnil, tak mzdy rostly šestkrát rychleji v době, kdy jsme vládli my. To je jenom několik ukázek politiky, která se řídila vždy tím, že to, co hrozí destabilizovat společnost, je nerovnost. Nerovnost roste v Německu, nerovnost roste ve Spojených státech, nerovnost je hrozba destability všude kolem nás. A ta politika, kterou my jsme dělali, to byla služba demokracii v tomto ohledu. Já jsem prostě přesvědčen, že tato země bude stabilní a demokracie v ní bude mít šanci, pokud bude co nejvíc lidí, kteří mají pocit, že ta země je tady kvůli nim. To znamená, jestli dneska se snažíme dělat politiku, ve které znovu tlačíme tato témata, máme zájem o to, aby rostly platy, když roste země, že prostě nechceme být levnou ekonomikou, která stojí na levných mzdách, že to je pro mě to, co nám nejvíc hrozí.